Kdo je proti? Děkuji vám. Paní zpravodajko? Nyní budeme hlasovat návrh, který je návrhem pana poslance Michálka. V tomto případě nepřijal garanční výbor žádné stanovisko. Pan ministr, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Jde o můj pozměňovací návrh. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko garančního výboru je doporučující, s tím, že potom budeme hlasovat zvlášť A46.

Ano, to byla změna podle hlasování.

Prosím upřesnit.

Takže já jsem připravena.

Tak, můžete.

A konečně potom úplně na závěr návrh zákona jako celek.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko garančního ústavněprávního výboru bylo doporučující. Pan ministr?

Počet přihlášených je ustálen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, jestli tomu dobře rozumím, paní zpravodajko?